Na závěr bych chtěla avizovat, že v podrobné rozpravě načtu návrh usnesení s cílem získat podporu Sněmovny pro doporučení, nebo řekněme úkol vládě zlepšit mezirezortní spolupráci s cílem systémově koordinovat financování sociálních služeb při maximálním využití zdrojů v rámci různých rezortů. To má reagovat na to, co tady v rozpravě také zaznívalo, že potřebujeme systém, který neobtěžuje a nedělá oběti z těch, kteří přijímají sociální služby, užívají je v území, ale naopak tomu jdeme naproti, a my víme, jakým způsobem posíláme do území, do regionů finance pro zajištění sociálních služeb, a činí tak všechny resorty ve vzájemné koordinaci. Také na toto jsme připraveni. Na závěr bych chtěla konstatovat, že je jasné, a také se to tak vždycky doposud dělo, že jakákoliv změna v legislativě je projednávána z hlediska změn financování sociálních služeb s kraji, obcemi a městy.

Určitě jste porozuměli, že nejenom já, ale i ostatní kolegové ze sociálně demokratického klubu jsme připraveni podpořit minimálně část usnesení pana předkladatele tohoto bodu a navrhovatele pana poslance Kaňkovského, a věřím, že jste z mého příspěvku se ujistili, že nejenom náš klub, ale bezpochyby i vláda má zájem na shodě a většině v této Sněmovně a na zlepšení systému financování sociálních služeb. Já také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Dražilovou. Připraví se pan poslanec Válek. Děkuji za slovo. Já bych se chtěla částečně připojit ke kolegyni Pekarové Adamcové.

Přitom Jihomoravský kraj na sociální služby poskytuje dotace z vlastního rozpočtu o objemu daleko vyšším než v ostatních krajích.

Já také děkuji a prosím pana poslance Válka do rozpravy.

Nemyslím si, že navýšení platů sester je to, co je tou vinou za to, že chybí peníze. Já si myslím, že opravdu problém je koncepce. V poledne byla tisková konference, kde všichni zástupci ze všech klubů ze všech klubů jasně a srozumitelně řekli, že digitalizace a elektronizace je něco, na čem nám záleží všem poslancům, že se o to budeme snažit ve shodě s vládou.

Myslím si, že sociálnězdravotní pomezí je nejméně stejně důležité, neli víc důležité než digitalizace. Tak jak tady zaznělo, dneska je 50 % občanů státní pojištěnci. Tedy to nejsou jenom matky na mateřské, ale to jsou lidé, kteří prostě nemají na to, aby platili pojištění.

Ze všech těch důvodů bych nesmírně ocenil, abychom se k tomuto tématu postavili nejenom z hlediska vyřešení situace v letošním roce, která se prostě musí vyřešit. Pokud ji nevyřešíme a pokud nenajdeme sílu k tomu jednotně zavázat paní ministryni a vládu, aby peníze nalezla, tak jsme zklamali jako poslanci, kteří jsme sem byli voleni bez ohledu, za jakou to bylo stranu.

Situace se sociálně potřebnými se bude rok od roku zhoršovat. Nebude se rozhodně zlepšovat.

My jsme v obrovském počtu poslanců a senátorů, my jsme seděli v obrovském počtu odborníků, kteří tam vystupovali, a neposunuli jsme se ani o píď. Všechna tato péče, ať si říká kdo chce co chce, je sociální nebo zdravotní pouze podle toho, v jakém zařízení se poskytuje.

Když leží v ústavu sociální péče, má sociální péči.

Bavíme se o tom, aby kvalita jejich života byla co nejvyšší. Nemohou.